Chci zdůraznit také, že již nyní mají menší farmy vyšší dotace na hektar než farmy větší, to je i v rámci současného programovacího období.

Proč chceme podseknout naši konkurenceschopnost? Vláda se zavazuje, že po roce přistoupí k případné revizi. Já bych chtěl zdůraznit, že rok v českém zemědělství a vůbec v zemědělství, které má biologický charakter výroby a produkce, je strašně krátká doba.

Chci zdůraznit, že vláda tímto neuváženým krokem prohloubí rozdíly mezi zemědělci a bude hazardovat s cenami potravin a tím i s celou společností. Po neúměrném růstu cen energie, cen plynu se dočkáme i růstu cen potravin. Rozhodnutí vlády v této oblasti tomu bezesporu přispěje.

A to si myslím, že právě toto rozhodnutí o přerozdělovací platbě k tomu výrazně přispěje. Proč?

A ten nájem se zvýšil zhruba na 2 až 2,5 tisíce korun, v některých případech i 3 tisíce korun.

A to postihne samozřejmě malé rodinné farmy. Není žádným tajemství, že tyto mladé subjekty většinou uzavírají smlouvu s vlastníky s výpovědní lhůtou jeden rok.

Takže já varuju před tím, že kdo bude postižen, budou rodinné farmy, které odevzdáváme do rukou vlastníků půdy a jejich diktátu.

Dále bych se chtěl u programového prohlášení zastavit u jakéhosi kontroverzního bodu, který byl i ve volebním programu koalice SPOLU, a to je určení minima příjmů ze zemědělské činnosti na 30 % pro získání investičních dotací.

Kdo jsou subjekty?

Co by jinak rodinné farmy dělaly, když se zabývají zemědělskou prvovýrobou? Takže problém plnění toho procenta nebyl pro ně problematický 30 % je už velmi spekulativní.

Tady bych aspoň apeloval v tomto směru na vládu, aby trvala na další podmínce vůči těmto subjektům.